Jestli se nám podaří právě teď najít tu správnou cestu, tak prosím, aby ta cesta byla dlouhodobě udržitelná, tak jak dlouhodobě udržitelný může být právě ten způsob rozdělování rozpočtového určení daní. Protože to, když znejistíme města a obce, znejistíme i řadu dodavatelů, kteří tam jsou, a také vlastně ohrozíme poměrně velké množství pracovních sil. A já si troufnu říct tu věc, že to bude jedna z těch věcí na začátku příštího roku a vlastně v tom příštím volebním období krajů, kdy se bude hledat každá podpora každého pracovního místa, které v daném regionu existuje. A jsem opravdu přesvědčený o tom, že společnou shodu najdeme. Jenom znovu chci říct, že je důležité zachovat rovnováhu na jedné straně toho rozpočtového určení daní, na kterém jsou kraje, obce a města založeny, a na druhé straně tu možnost dotačních titulů, kde hlavní slovo budou zcela určitě hrát ministerstva a vláda, ale hned na druhém místě v pomoci a spolupráci tuto možnost budou hrát kraje.

To poslední, co chci říct, je spíš prosba, abychom hledali takové řešení, které bude skutečně rychlé stran podnikatelů a na druhé straně pokud možno zachová příjem rozpočtového určení daní do krajů tak, jak je dlouhodobě vyjednán a jak může pomoci v rámci celého ekonomického systému veřejných rozpočtů v České republice. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Juránkovi.

Demokracie, diskuse.

Děkuji. Děkuji. Ještě se k němu vyjádří předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Ale bohužel už tři hodiny, možná tři a půl, vládní koalice obstruuje projednání těch dalších bodů.

A mohli jsme si tři a půl hodiny té debaty ušetřit.

Ale příště se budeme snažit být rychlejší.

Pan premiér to má v rukou.

A to by bylo špatně. Mezitím by ty obce opravdu neměly ekonomicky vůbec ani na svůj provoz.

Každé zastupitelstvo to zvládne. Takže pane premiére, máte to v rukou. Za deset minut máme bod číslo 5 za sebou.

Zagongoval jsem. Stav přihlášených se ustálil. Pokud je zájem o odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy podle toho jednat a rozhodovat. A poté pan předseda vlády se hlásí. Paní poslankyně, máte slovo.

Už od samého počátku bylo jasné, jak bude financován.

To vůbec nediskutuji. Je to správná cesta.

A jinak se omlouvám, já jsem na rozdíl od kolegů zapomněla hlásit střet zájmů. Já jsem zastupitelka obce, tisíc obyvatel.